Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vztahy mezi Českou republikou a Mongolskem v oblasti letecké dopravy nejsou doposud upraveny žádnou mezinárodní smlouvou. Konkrétní kroky směřující k přípravě dohody započaly v roce 2013, expertní jednání poté probíhala v roce 2015.

Dohoda je liberálního charakteru a přináší moderní smluvní rámec vytvářející vhodné podmínky pro případnou budoucí realizaci leteckého provozu mezi oběma státy a pro spolupráci leteckých dopravců. Přestože pravidelná ani nepravidelná letecká doprava mezi ČR a Mongolskem není v současné době zajišťována žádným leteckým dopravcem, lze uvedené teritorium považovat z hlediska českého civilního letectví do budoucna za zajímavé. Sjednání dohody nevyžaduje úpravy českého právního řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Děkuji panu ministru dopravy.

Důvodem předložení tohoto tisku je, že letecká doprava mezi Českou republikou a Mongolskem není v současné době upravena žádnou smlouvou, a je to z důvodu civilního letectví České republiky do budoucna velice zajímavé teritorium.

Sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu. Dohoda nebude mít žádné přímé ani nepřímé dopady na státní rozpočet. Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

Bod 119... Já chápu, ale já musím dodržovat jednací řád. Rád bych projednal tuto záležitost. Pokud mi do konce projednávání bloku zpráv v prvním čtení bude doručeno rozhodnutí například místopředsedy vlády o projednání, že může někdo nahradit pana ministra Petříčka, tak rád ten bod projednám.